Ano, dnes to bude další pokus o popravu Babiše v přímém přenosu. Je to už napodruhé, co tady taková poprava je organizována tradičními politickými stranami. A je tady další megakampaň proti mně.

Cílem této kampaně je odstranění Babiše z politiky, tak jak to teďka řekl před chvílí předseda klubu TOP 09. Od mého nástupu do politiky jsou tady kampaně. Ani ty dluhopisy, které někdo vydal, a možná i pro své kámoše, nikdo nepochopil.

No a co teď přišlo? No odposlechy.

Zmanipulované odposlechy. Nezákonné. Vy akorát nevíte, že jednou to možná potká vás, že budete mít štěnici v kuchyni nebo někde, že vás někdo bude sledovat, odposlouchávat, že na vás nasadí agenta provokatéra.

Je to náhoda? Asi ne.

A ne, ono to přišlo už teďka. Takže zavřít Babiše. Nemá být v politice. To je ten cíl.

Chce se, abych zmizel z politiky.

Ale s Kapschem jste dělali smlouvu vy, naši koaliční partneři. Takže já ty kšefty nedělám.

Ale já bych rád vysvětlil lidem, co se vlastně u nás děje, co se vlastně stalo.

My jsme byli velice úspěšná vláda. Mohli jsme vejít do historie jako nejúspěšnější vláda od revoluce. Vláda, která skončila v Evropě ve veřejných rozpočtech na druhém místě. Ano, díky mně, protože řídím ty finance jako finance rodinné firmy. Měli jsme přebytek.

Vybrali jsme daně, navyšovali jsme důchody, navyšovali jsme platy lidem.

A kdo ji zapříčinil? No bohužel bohužel, a vůbec to nechápu pan premiér. Pan premiér navrhl mé odvolání. A já se ptám proč? Proč mám být odvolán? Vystupoval tady pan předseda Fiala a říkal, že jsem nezodpověděl ty dotazy. Já jsem splnil váš úkol.

A co tam tedy chybí, proč jste mi to nenapsali? Proč pan premiér nepočkal na moje vyjádření?

Ale já jsem na to odpověděl. Odpověděl jsem na to tuto neděli, protože jsem čekal, že to bude zase záminka, že jsem něco nesplnil. Ale já jsem splnil všechno. A já považuji za absolutně skandální, když někdo říká, že já dělám nějaké nepravosti. Proč říká pan předseda klubu TOP 09, že já jsem vyšetřován. Kde jsem vyšetřován? Vy o tom něco víte? Ano, byl jsem na policii, byl jsem hodinu vyšetřován.

No, pracuje se na zavření Babiše. Musíte ho vzít do vazby. Teďka údajně se pracuje na tom, aby ty odposlechy, které byly nelegální, byly legální. No, nevím, jestli to nějaký soudce možná povolí. Řekněte mi jednu věc, kterou jsem já jako politik, jako ministr financí tady udělal, když se chovám s péčí řádného hospodáře a nestojím daňové poplatníky téměř nic.

Mě se někdo ptá, jak jsem koupil Agrofert?